Vítám příchozí ministry, a pane ministře, máte slovo k odpovědi. Dobrý den všem ještě jednou. Děkuji za dotaz.

Jinými slovy vlastně jsou na té úrovni většiny podnikatelů, kteří měli zavřeno, a nejsou v té skupině nějaké další specifické podpory.

Nemůže se čekat jenom ve všem na stát, protože jestliže to ta obec zřídila, nebo kraj, tak předpokládám, že by se tam i mohly najít některé zdroje na to, aby tyto organizace podpořily. Děkuji. Jak tady hájil podporu pro živnostníky, s tím naprosto souhlasím.

A jak jste říkal, že vlastně mohli čerpat, to máte naprostou pravdu. V tom se určitě shodneme.

Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Ano, já s vámi souhlasím. Není k tomu co dodat. Uznávám jednu věc.

Děkuji. A nyní bude pan poslanec Janda interpelovat pana ministra Petříčka ve věci postoje České republiky k uzavírání zimních středisek. Děkuji za slovo.

Já jen zdůrazním, že se jedná o 45 tisíc pracovních míst a ztráty až ve výši 20 miliard korun. Provozovatelé, ale stejně tak i návštěvníci lyžařských a zimních středisek se oprávněně ptají, co s nimi bude.

Připravuje se vláda na toto jednání a činí nějaké kroky v komunikaci s ostatními zeměmi?